Ale o tom nechci dneska mluvit.

A ještě se vrátím k té totalitě.

Všichni přijdou o peníze, všichni důchodci. A pan premiér samozřejmě nereaguje.

Směšných 19 miliard. Ale i ta další léta.

A je to samozřejmě nesmysl. A samozřejmě navyšují se platy, takže zase budou stoupat.

Nechápu, proč pětikoalice nechce být slavná. Všem byste pomohli.

Takže my máme smůlu. A potom poprosíme pana prezidenta, aby se zamyslel nad tím, jestli přece jenom to nezachrání, naše důchodce.

A já ho znovu vyzývám, aby to udělal. Aby to udělal.

Takže uvidíme, jak to bude. Tak měl by se nad tím zamyslet, když je tedy nezávislý a je tady pro všechny lidi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, připomeňme si prosím, proč se vůbec důchody v České republice valorizují. Důvodem je inflace, tedy zdražování jednotlivých položek takzvané v spotřebním koši, který představuje náklady na život od nákladů na potraviny přes náklady na léky po náklady na bydlení. Mimořádnou valorizací reagujeme na mimořádně vysoké zdražování, které z velké části jde i za politickými rozhodnutími současné vlády. Nejde rozhodně o zvyšování příjmů za účelem toho, aby se důchodcům zvyšovala životní úroveň. Jde o prosté dorovnání důchodů tak, aby si důchodci mohli dovolit základní životní potřeby. Rozumím snaze vlády o snižování schodku státního rozpočtu. Nižší schodek bychom si asi přáli všichni. Vláda vše podřídila snižování schodku státního rozpočtu, místo aby řešila zásadní problémy našich občanů, nedostatek léků či zásadní zvyšování cen potravin i bydlení.

Není mi jasné, proč se na tento problém vláda nezaměřuje přednostně, protože toto je skutečně otázka ochrany zdraví a životů našich pacientů. Pokud to vezmu v nadsázce, tak pokud už vláda nutně potřebuje něco schvalovat ve stavu legislativní nouze, měla by to být opatření k zajištění dostatku léků pro naše občany. Ne úspory v státním rozpočtu.

Je nám také už dlouhé měsíce slibována legislativní novela, která má údajně pomoci tyto problémy řešit, totiž novela zákona o léčivech, případně novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Když vláda na lékovou krizi dostatečně nereagovala, rozhodli jsme se sami vytvořit platformu pro hledání řešení.

Prakticky všichni, až na jednoho, zástupce Ministerstva zdravotnictví. Údajně na pokyn Ministerstva zdravotnictví nedorazila ani ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To je ta diskuse. Kulatý stůl byl přitom opravdu efektivní a padaly na něm konstruktivní návrhy na řešení krize nedostatku léků.

I to by mohla být cesta, jak předcházet výpadkům léků v českých lékárnách.